Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, než vás budu interpelovat i ve vaší nepřítomnosti, tak mi dovolte, abych uvedl svůj dotaz do kontextu. Vláda Petra Fialy se snaží snížit platby za státní pojištěnce o 14 miliard. Svůj schodek státního rozpočtu vyvažuje deficitem veřejného pojištění.